Déle nebudu v mém úvodním slovu nijak zdržovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 270/2 až 4. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Lubomír Brož, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, školský výbor návrh projednával na dvou svých schůzích a přijal k němu tři usnesení.

Následně školský výbor přijal 11. října per rollam usnesení, kterým prodloužil termín pro podávání pozměňovacích návrhů k projednání ve školském výboru do 13. října do 14 hodin. Opravdu poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili, popřípadě přenesli své diskuse mimo jednací sál, ať můžeme pokračovat v projednávání našeho bodu. Na své 16. schůzi dne 19. října následně školský výbor přijal usnesení, kterým doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o podpoře sportu, sněmovní tisk číslo 270, ve znění pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh schválený ve výboru byl podán poslancem Karlem Haasem. Z nejdůležitějších oblastí zmíním následující vím, že potom podrobněji ještě vystoupí předseda podvýboru pro sport. Takže za mě: Za prvé, návrh výslovně definuje, co se rozumí školním sportem, a blíže definuje povinnosti Ministerstva školství v této oblasti.

Návrh ještě upravuje i některé další oblasti a vyjasňuje některé nejasné oblasti původního návrhu, nicméně tím, že je opravdu komplexní, zde zmiňuji jen z mého pohledu ty nejzásadnější změny. Pozměňovací návrh byl na školském výboru přijat celkem šestnácti hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.